Rozumím tomu, že na konci fungování této vlády a na konci fungování tohoto volebního období nelze dělat koncepční změny.

Jsme přesvědčeni, že základní platy by se měly v přímé péči pohybovat minimálně v řádu 23 až 25 tisíc korun. A chtěl bych v té debatě, a doufám, že ji umožníte, položit několik konkrétních otázek. O kolik se platy zvýší? Jaká bude celková částka pro financování zvýšení platů do konce roku? Abych nenarušoval schválený program, tak mám tři variantní návrhy: na dnešek, zítřek a pátek, vždy navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první po již pevně zařazených bodech.

Děkuji za slovo. Já bych se jenom připojil ke slovům kolegy Stanjury a poprosil vás o podporu, protože naše kolegyně Jana Hnyková tady navrhla usnesení, které prošlo. Tady je teď možnost to ukázat i v praxi. Takže bych vás rád poprosil o podporu. Ano, děkuji. Pan poslanec Benda, poté pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

Do té doby máme jiné věci, po obědě už jsou jenom druhá čtení.

To je jedna věc. Druhá věc. Přiznám, že jsem se včera večer opravdu mimořádně vytočil při sledování zpravodajských serverů, kdy pan ministr financí a předseda hnutí ANO s naprostou suverenitou řekne: Dar od pana Rusňáka jsme nepřijali, protože jsem to nepodepsal.

Dokonce chápu, že se může stát chyba.

A byl bych velmi rád, abychom se o tom odpoledne bavili. Děkuji za pozornost.

Nyní pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 183.

Při projednávání nyní platné verze zákona o zdravotnických prostředcích v roce 2014, tedy již v tomto volebním období, jsme mimo jiné přijali ustanovení, které se týká zdravotnických přístrojů, které říká, že všechny servisní zásahy, ale také pravidelné bezpečnostnětechnické kontroly a v neposlední řadě instruktáže pracovníků, kteří s těmito přístroji pracují, musí bezvýhradně provádět zástupci výrobce, respektive dodavatele. Tímto ustanovením jsme na zdravotnická zařízení, a nejedná se jenom o nemocnice, ale i o ambulantní zařízení, uvalili povinnost, která jim jednak navyšuje náklady, a to nikoliv bezvýznamně, ale také to v praxi znamená komplikace v provozu, protože firmy, které mají tento servis zajistit, mnohdy nemají dostatečné personální kapacity, a tak se i na banální opravy mnohdy čeká v řádu dní. A volat na proškolení i k práci s velmi jednoduchým přístrojem pro každého nově nastupujícího pracovníka zástupce výrobce také postrádá smysl. Předložená novela tuto situaci řeší tak, aby na jedné straně byla zachována bezpečnost v práci se zdravotnickými přístroji, ale na druhé straně aby nedocházelo ke zbytečným nákladům zdravotnických zařízení, k plýtvání lidskými silami i finančními prostředky z veřejného zdravotního pojištění. S novelou vyslovilo souhlas jak Ministerstvo zdravotnictví, tak vláda.

Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda ještě někdo má návrh na změnu pořadu jednání. Nevidím žádnou přihlášku, budeme tedy hlasovat.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sylora, o zařazení novely zákona o státních svátcích, bod 170, číslo sněmovního tisku 940.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 121. Přihlášeno 146 poslanců, pro 57, proti 50. Tento návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 122. Přihlášeno 146 poslanců, pro 52, proti 49. Ani tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o zařazení nového bodu, je to návrh pana předsedy Stanjury, zvýšení platu pracovníků v sociálních službách. Nejprve o tom, aby tento bod byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 123. Tento návrh byl přijat.